Paní ministryně, máte slovo. Poprosím všechny ostatní přítomné v sále, jestli by se mohli ztišit, případně jestli si potřebují něco vyřídit, aby tak učinili před jednacím sálem. Ještě jednou prosím všechny, aby se ztišili, aby paní ministryně měla klid na svůj příspěvek. Děkuji. Děkuji moc, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento zákon včera uvedl už pan ministr Jurečka, ale v tuto chvíli mi dovolte jenom krátce připomenout, jaké jsou hlavní cíle. Prvním cílem je zjednodušení administrace příspěvku na bydlení. Žádost o příspěvek na bydlení by se podle návrhu podávala pouze jednou a příjmy a náklady na bydlení by se nově dokládaly pouze dvakrát, nikoliv čtyřikrát ročně.

Další mimořádnou situací se rozumí taková situace, v jejímž důsledku může být osoba ohrožena bytovou nouzí nebo jiným ohrožením v oblasti bydlení, nezajištěním základních životních podmínek, této situaci lze jen obtížně předejít a není možné ji zvládnout vlastními silami.

Závěrem dodávám, že návrh zákona byl projednán výborem pro sociální politiku, který ho doporučuje schválit v předloženém znění, tedy bez pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Paní ministryně, děkuji.